Děkuji za slovo.

Ale fakt mi nezbylo než si na to zvyknout. Nakonec popravdě řečeno jsem ráda, že jsem měla možnost být členkou mandátového a imunitního výboru, už proto, že jsem nebyla odkázána jen na média a demagogická vyjádření ostatních opozičních stran vytržená z kontextu, ale mohla jsem si obrázek udělat sama.

Dokonce nám bylo podsouváno, že dříve nebylo zvykem, aby mandátový a imunitní výbor podobné případy projednával. Nebylo to zvykem! To je zjevně univerzální argument pro to, když se někomu nechce něco řešit nebo se tím prostě nechce zabývat. Proč existuje? Velmi ráda bych všechny ubezpečila, že jsme v žádném případě nikdy nechtěli suplovat práci policie a ani to nedělali, ale především chceme dělat svoji práci odpovědně, proto nás voliči zvolili. A mimo jiné budeme takovým způsobem zkoumat všechny případy, které mandátovému a imunitnímu výboru připadnou, opravdu všechny a poctivě.

Začal se do mě a mé poslanecké kolegyně poměrně dost jedovatě navážet, že v každé jiné civilizované zemi by Andrej Babiš byl za své skutky už dávno vydán, že máme být rádi, že vůbec můžeme nahlédnout do policejního spisu, protože to není jeho povinnost nám jej ukázat.

Že mají jasno politici, dobře. Je to politikum, to všichni víme. Ale že má jasno policie?

Ve spisu jsem našla víc otázek než odpovědí, a tak jsem si logicky řekla, že je položím státnímu zástupci a vyšetřovateli na jednání mandátového a imunitního výboru. Na otázky, které jsme mu kladli, nám často neuměl odpovědět a dorazil nás, když pak evidentně nemluvil pravdu.

Právní zástupci měli zájem nahlédnout do spisu, žádali o to přímo vyšetřovatele písemně i mailem. Všichni členové mandátového a imunitního výboru si to mohli přečíst, protože tu komunikaci mezi vyšetřovatelem a právními zástupci měli položenou na stole. Ale já jsem v něj rozhodně důvěru ztratila. I to je důvod, proč jsme ještě chtěli dále jednat a kromě pánů Babiše a Faltýnka jsme přivítali návrh SPD, když se rozhodli přizvat expolicistu Komárka. Opět jsme za to byli napadáni politicky i mediálně. Že prý nemáme zvát expolicistu, který je nepravomocně odsouzený.

Ještě před posledním jednáním výboru oba pánové poslanci Babiš a Faltýnek jasně řekli, že budou hlasovat o svém vydání.

Tak proč tady děláte z lidí hlupáky?

Ano, vy, co tady teď sedíte.

Své názory a pohledy na věc si nechám, stejně tak jako přesvědčení, že za sebe jsem kolegům nedoporučila hlasovat pro vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, protože si opravdu nejsem jistá tím, že policejní šetření je dlážděno čistými úmysly a že by tady někdo opravdu hledal spravedlnost. To, že většina této ctěné Sněmovny měla jasno už předtím, než měli vůbec možnost nahlédnout do policejního spisu, to je také pravda, že kolegové?

My jsme měli možnost do spisu nahlédnout a blíže se s celým případem seznámit.

První je pan poslanec Výborný. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, moje faktická poznámka bude mít několik částí. Za prvé. To, co tady říkala kolegyně Malá, bohužel překračuje to, že jednání mandátového a imunitního výboru je neveřejné. Já jsem skutečně šokován, že tady na plénu zaznívají věci, které zazněly na interním uzavřeném jednání, a tady skutečně, a možná ať se k tomu vyjádří pan předseda výboru Grospič, nemají co zaznít. Tak já bych opravdu poprosil, abychom se jako členové mandátového a imunitního výboru drželi toho, co nám přísluší, a věci, které zazněly v rámci výboru, v rámci projednávání této kauzy, tady prostě nemají zaznít.